Velice rozumným krokem se vydali Němci i v otázce veřejné dopravy. A zadlužení Německa? Mají zadlužení o dvě třetiny, tedy přibližně o 66 % vyšší.

To by ale platilo, pokud by byla inflace poptávková. Ale my už máme dávnou inflaci nákladovou a jen vláda to zřejmě nezaregistrovala. To znamená, že firmám, živnostníkům, ale i lidem stoupají vstupní náklady a nedokážou je pokrýt. Dochází k tomu, že logicky postupně zdražují všichni všechno. Ráda bych uvedla fakta a zamysleme se nad jejich smysluplností.

Dovršením věku se totiž rozumí 18. narozeniny, protože první rok věku se dovrší dnem prvních narozenin.

Rozhodující však není měsíční, ale roční příjem. Další dvě skupiny budou muset o příspěvek požádat. Nedostanou ho automaticky.

Cena aplikace 30 milionů korun.

Každý bude muset věnovat svůj čas tomu, aby zjistil, na co má nárok, jestli vůbec má nárok, jestli může žádat, kde a jak. Lidé mají reálné problémy a vláda místo rychlé reakce vytvoří soubor mnoha omezení a podmínek, které jsou složité a nečitelné.

Respektive nám to oznámil pan ministr financí Stanjura. Dnes tu máme teprve legislativní návrh. Je to pomalé a nedostatečné, lidem je ale třeba pomoci i dlouhodobě. Nevím, proč vládě tak dlouho trvá zvýšení životního a existenčního minima. Bylo chybou, že bylo zvýšeno jen o 10 %.

Všechny rodiny s dětmi dnes potřebují pomoci, ale postup vlády je naprosto pomalý a složitý na pochopení. Všem se zvedají náklady na energie, dopravu, potraviny. Musíme si uvědomit, že se pohybujeme v oblasti základních potřeb. Ve výsledku se jedná o pomoc plošnou a ještě způsobí ohromnou administrativní náročnost. Mělo by to být navázáno na studentský věk 26 let. Co nezaopatření studenti? Jeden žije v úplné rodině s příjmem těsně pod hranicí tohoto limitu, a protože mu je ještě sedmnáct, tak na příspěvek nárok má. To přece, kolegyně, kolegové, nedává smysl.

Je to opravdu nezbytné, aby v posledních ročnících studia současně ještě pracovali?

Myslíte, že toho studenti mají málo? Již v roce 2019 ekonomové vyčíslili, že za výchovu a výživu od narození do 18 let věku zaplatí rodiče průměrně 1,6 milionu korun. S věkem náklady na výchovu potomka rapidně stoupají a na střední škole a na vysoké už jsou náklady spočítané v roce 2019 astronomické, podle ekonomů až 15 000 měsíčně.

Tři měsíce dostává příspěvek matka a tři měsíce otec. A vaše výsledné řešení? To je katastrofa. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. A nyní je přihlášen pan poslanec Juchelka, připraví se pan poslanec Brabec. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji moc. Jenom na úvod, protože jsme měli i v komisi pro rodinu svého času Daniela Prokopa, který nám tam říkal statisticky, že de facto 20 % lidí si nemůže dovolit mimořádný výdaj.

Proto se i domnívám, že plošná nebo plošnější pomoc je mnohem lepší než to, co nám tady je představováno. Proto bych chtěl představit tři z pěti pozměňovacích návrhů, které máme v tuto chvíli v systému.

Je to jednoduché.